Z pracovních důvodů se omlouvá Milan Chovanec, do 15 hodin se z pracovních důvodů omlouvá Marian Jurečka, na celý den z pracovních důvodů Miloslav Ludvík, od 18 hodin z pracovních důvodů Michaela Marksová, od 15 hodin se omlouvá z pracovních důvodů Jan Mládek, pan ministr Lubomír Zaorálek je na zahraniční cestě. Dnešní jednání...

Ještě jednou počkám, až se uklidníte, protože jestli chcete, přeruším schůzi. Pravděpodobně ani vládní kluby, ani ostatní nechtějí projednat nic...

Jestli mám jednotlivě vyvolávat hlučící kolegy...

Případně vyčerpáním stanoveného programu bychom pokračovali body z bloku druhých čtení.

Tak prosím, máte slovo.

Děkuji předsedovi Faltýnkovi. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Chci navrhnout zařazení bodu Informace vlády k privatizaci OKD.

Mediálně se všichni tváří, jak tento problém chtějí řešit, ale skutek utek' a je to ostuda.

Chtěl jsem říct po pevně zařazených bodech, ale po dohodě s panem kolegou Faltýnkem by to bylo po bodech 71, 72, pokud dojde k jejich zařazení. V případě, že ne, tak po pevně zařazených bodech. Pokud by ke schválení nedošlo, budeme požadovat svolání mimořádné schůze, na což máme připravené podpisy, a to na pátek 17. března. Děkuji za podporu. Děkuji panu poslanci Černochovi. Nyní pan předseda Sklenák a připraví se pan předseda Mihola, ještě před písemně přihlášenými. Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové.